Pan ministr má ještě zájem vystoupit.

Pokud nedopadne, tak se celý problém posune na vládu. Děkuji.

Děkuji.

Na druhé straně jsem si dobře vědoma toho, že někdo může vnímat tu mojI interpelaci, že je příliš konkrétní.

Samozřejmě že v takovém případě už nejde právě o pobyty, které mají měkčí podmínky a kde bych byla opatrnější, ale v tomto případě jsem si nechala ty podklady, které žadatel měl k dispozici poslat, prošla jsem je předesílám tady, že samozřejmě při vědomí toho, že nedovedu posoudit bezpečnostní případná rizika, to je na Ministerstvu vnitra, čili neříkám, jak by mělo rozhodnout ale rozhodně mělo zareagovat, například pokud by jeho žádost byla neúplná.

Dvě minuty. Tak dobře. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, nebudeme předstírat, byť jste nedočetla svoji interpelaci do konce, a nebudeme si tady hrát na každý paragrafík jednacího řádu já vím, o jaký případ se jedná, takže moje odpověď bude taková, jako byste to bývala stihla do konce také dočíst. Obecně: Ministerstvo vnitra a to je potřeba také vnímat, aniž bychom se chtěli vymlouvat na to, že samozřejmě každé takzvané prošvihnutí lhůty není dobré, není to určitě pozitivní, ti lidé čekají a máte pravdu, mnohokrát na tom závisí i konkrétní osud, zda mohou v České republice nadále pobývat, nemohou pobývat a jestli si mohou plánovat svoji budoucnost.

Uvědomme si prosím, že tito pracovníci, pracovníci OAMPu, se intenzivně zabývali právě imigrační vlnou přicházející z Ukrajiny, ale nejenom to.

To už se samozřejmě někde projeví. My jsme spát určitě nezačali a tu situaci jsme se pokoušeli řešit. Za účelem k zajištění výkonu všech agend v zákonných lhůtách jsme provedli vnitřní systemizaci v Ministerstvu vnitra, to znamená výpomoc cestou přeložení státních zaměstnanců z jiných útvarů právě na tyto agendy.

To uvidíme po vyhodnocení i toho, když skončí tahle krizová doba a budeme mít data, která budou odpovídat době, která je standardnější. Ta současná, jak jsem řekl, je enormně náročná pro všechny zaměstnance, pro ty na tomto oddělení obzvláště. A jak říkám, posilování z jiných útvarů v rámci probíhající systemizace a revize agend na Ministerstvu vnitra bude pokračovat i nadále. Samozřejmě vím, aniž bych i já tady prozradil jméno, vím i ten váš konkrétní případ, vím i jméno toho člověka, ale oba víme, že je to případ, který stále běží, takže tady nemůžeme předjímat rozhodnutí, to ani jeden z nás udělat nemůže. Nicméně podle mých informací by mělo být usnesení danému žadateli doručeno v řádu několika dnů. Děkuju za pozornost.

Vážený pane ministře, můj dotaz bude velice krátký.

Já bych se chtěla zeptat, z jiných zdrojů to potvrzené nemám, tak bych se chtěla zeptat vás, zda tuto informaci máte také, zda byste mi toto mohl potvrdit, případně tuto informaci upřesnit, a eventuálně nejlépe vyvrátit. Děkuji.

Dneska jednala pracovní skupina pro zajištění dostupnosti léčiv pod vedením náměstka Dvořáčka.